Tady jenom chci říct jednu věc, že ten důvod, nebo to, co jsem já dostal za informace, důvod je takový, že majitel firmy CHAPS chce firmu prodat.

Takže aby náhodou zcela zásadní zdrojové záležitosti ohledně informačních systémů Českých drah nedostal do rukou někdo třetí, který by toho mohl zneužít k nějakému tomu tunelu, který jste naznačoval.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za odpověď.

Jenom velmi krátce. Samozřejmě, já nedělám nic, co by nebylo zveřejnitelné. Tady bych možná ještě podotkl jednu věc, že za představenstvo Českých drah celou operaci dělá pan náměstek Bělčík, který byl do představenstva nominován za sociální demokracii, takže i tam byste mohl mít jakousi nezávislou kontrolu, že věci, které se budou dít, se budou dít správně.

Není tady, takže její přihláška propadá.

Pane poslanče, máte slovo. Prosím. Dobré odpoledne ještě jednou.

Vše se navíc má odehrát několik málo dní před volbami. Chci se vás tedy v souvislosti s těmito údaji zeptat na následující: Za prvé: Zakládá se tato informace na pravdě? Jaká je budoucnost bývalých odborů ÚOOZ? Za druhé: Hovořil jste s ministrem financí o případném navýšení rozpočtů jednotlivých krajských ředitelství? Za třetí: Probíhala diskuse na toto téma se špičkami Policejního prezídia? Objevila se i protichůdná stanoviska? Za čtvrté: Údajně se mají decentralizovat útvary zabývající se sledovací činností. Můžete prosím tuto zprávu vyvrátit, potvrdit, případně poodhalit detaily? A za páté: Myslíte si, že by bylo vhodné o této další organizační změně alespoň informativně seznámit členy výboru pro bezpečnost? Děkuji. Děkuji panu poslanci Bohuslavu Chalupovi i za to, že dodržel čas k otázkám.

Děkuji, pane místopředsedo.

Toto varování z Německa obdržela Státní veterinární správa. Ta začala šetřit tuto informaci.

Vážený pane ministře, jak dopadly testy na fipronil, co zjistila Státní veterinární inspekce? Opravdu jste si jist, že se tato látka nedostala do potravin a do prodeje? A jak zajistíte, aby v naší zemi probíhala důsledná kontrola dovážených potravin či potravinových výrobků? Děkuji za vaše odpovědi.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Sdružení místních samospráv upozorňovalo a také předkládá návrhy, které nebyly při té novelizaci školského zákona brány v potaz. Chtěl bych poprosit o ochranu škol, našich škol, před tím, aby náklady dopadly na zřizovatele. Pokud peníze na asistenty školy nedostanou z Ministerstva školství, ze zákona je uhradí zřizovatelé, protože zákon je schválen tak, že žák má zákonný nárok, který musí škola splnit.